A to je to, na co chci tou svojí výtkou, tou kritikou narazit, že to, co přišlo z Evropy, ambice, která byla: Stavte transevropské sítě rychleji, dejte si závazky, upravte právní řád, aby opravdu od povolení do realizace byla ta doba co nejkratší buďme upřímní, nalijme si čistého vína, vy jste na to prostě rezignovali, vy jste řekli: Raději ne, raději to necháme být, ta fakultativní ustanovení, která nemusíme dělat, do zákonů raději dávat nebudeme a necháme to být. A v tomhle jsem k vám, kolegové z vládní koalice, a k panu ministrovi kritický. Podle mého názoru jste prostě tu ambici měli mít mnohem větší. To za prvé.